Já vám schválně přečtu některé pasáže z toho vládního usnesení, protože si myslím, že je dobré je vědět. Vláda jako celek v souladu s doporučením Legislativní rady vlády schválila neutrální stanovisko, nicméně ve svém zdůvodnění, jak jsem už říkal, je poměrně kritická. A teď mi dovolte citovat pár bodů z toho vládního usnesení.

Na rozdíl od obecné úpravy s plošným dopadem je takové omezení možné přizpůsobit stavu konkrétního úseku pozemní komunikace, aktuální dopravní situaci a klimatickým podmínkám, a to kdykoliv, nejen ve vymezené době. Navíc je srozumitelnější pro zahraniční řidiče.

Já bych poprosil kolegy, které to nezajímá, ať neruší.

Můžete pokračovat. Já děkuji, pane místopředsedo. Další bod.

Nejvyšší povolená rychlost je 130 kilometrů.

A na závěr z vládního prohlášení: Návrh vykazuje legislativně technické chyby. Nedostatečné je i jeho zdůvodnění. Zcela absentuje hodnocení dopadu na podnikatelský sektor a především na sektor kamionové přepravy.

A teď mi dovolte ještě můj postřeh k tomuto problematickému návrhu. Víte, všichni, co jezdíme po dálnici, tak víme, že jsou úseky, kde je zákaz předjíždění kamionů už dnes.

Potkal jsem tam neoznačené auto Policie České republiky, které měřilo rychlost účastníků silničního provozu. Tady asi něco bude špatně.

Takže co chceme řešit?

A možná bych řekl ještě jednu myšlenku, která je vlastně ocitována i v tom usnesení vlády České republiky, že plošné zákazy nejsou příliš vhodné. Byla to prohibice.

Tady já mám obavu, že prostě ten zákon se dodržovat nebude a bezpečnost a plynulost se výrazně zhorší. Proto mi dovolte za mne i za náš klub Občanské demokratické strany navrhnout zamítnout tento návrh zákona ve třetím čtení. Děkuji za pozornost. Návrh si pan zpravodaj poznamenal. A protože není hlasovatelný ve druhém čtení, až ve třetím, tak budeme pokračovat.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové dobré odpoledne.

Přitom když si uvědomíme, že třeba jenom těch koní je v České republice zhruba 300 tisíc, kteří se musí dřív či později někam přesunout, tak samozřejmě přiděláváme poměrně velké problémy všem jejich majitelům.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den vážené dámy a pánové. Ráda bych se zde vyjádřila k poslanecké novele zákona, kterou navrhlo hnutí ANO, o zákazu předjíždění nákladních aut. K tomuto návrhu zákona jsem se vyjadřovala na jednání Sněmovny už v březnu, a to tak, že nesouhlasím s tímto celoplošným zákazem. Bohužel neprošel zde návrh na zamítnutí a brzy můžeme všichni pocítit důsledky tohoto horkou jehlou šitého zákona v praxi. Myslím, že řešit kalamitní situaci celoplošným zákazem předjíždění je nesmysl.

A navíc by zákaz předjíždění platil celoplošně, to znamená na všech úsecích dálnic. Řidiči kamionů se už nyní obávají, že nová pravidla nebude možné za všech okolností dodržet kvůli plynulosti dopravy, a po logickém nárůstu pokut se může stát, že odejdou k jiné profesi. Jsme tranzitní zemí. Navíc přibylo, rok od roku přibývá velké množství osobních vozidel a velkou chybou byla nedomyšlená stavba dvouproudových dálnic. Tam vidím největší problém, na který je třeba se zaměřit.